Nevím, zda tak pomalu se staví někde ve světě, a takhle mizerně, jako se staví poslední roky tady v řadě bodů. Tím neříkám, že to dělají všichni a všude, ale těch chyb se nějak začíná množit, navyšovat. A myslím si, že úsek 0805 přes České středohoří je vyvrcholením celé krize, ke které došlo, a je to vyvrcholení dlouhodobého stavu Ředitelství silnic a dálnic. To, co je pro mě, jak říkám a znova opakuji, alarmující, že někdo se tváří, jako že sice jsou tam nějaké problémy, my problémy řešíme. Ale pro mě to dostatečné není. Já nevím. Mohlo to přeci jít i bez toho, že tady budu dotírat na ministra, a teprve poté, co bylo jasné a prošel ten bod proč ty analýzy nemohly být zveřejněny dříve? Pan kolega Hovorka tady doplnil můj návrh usnesení v tom, že existuje ještě nějaká původní verze a potom opravená verze, a chce, aby bylo zveřejněno všechno.

Vzhledem k následným veřejným vyjádřením některých posuzovatelů, aktérů výstavby apod., soudím, že podkladem pro podání té žaloby byl soukromý posudek, nebo objednaný soukromou osobou. To bych poprosil, abyste tady potvrdil, nebo vyvrátil. Přijde mi velmi podivné, jestliže v roce 2013 bezprostředně po sesuvu tehdejší vláda uložila Ministerstvu dopravy, resp. ministrovy dopravy, zjistit příčiny, zadat analýzy a vyvodit z toho nějaké návrhy a řešení, tak ta analýza byla zadána až v loňském roce, někdy myslím v dubnu. To znamená, tam bylo zpoždění dva a půl roku. Mezitím se vystřídali tři ministři.

Takže já se ptám, jestli je normální, aby stát potřeboval dvaapůl roku na zadání zjišťování příčin krizové situace, fatálního problému, který tam nastal. A najednou velmi rychle je podána žaloba. Předpokládám, že tedy nevím, jestli je na vašich stránkách, protože ještě jsem to znova ověřoval na základě rozhovoru s vámi, tam tedy vyvěšen i posudek, který je podkladem pro soudní žalobu.

Mně se dostaly do ruky neoficiálně názory jednak České geologické společnosti, která tedy ten soukromý posudek má k dispozici.

Nechápu, proč nebyl zadán posudek, který by mohl sloužit jako žalobní podklad u této instituce nnebo u někoho skutečně věrohodného. Já to považuji za ostudný postup, který se v tomto případě stal.

Já jenom, dámy a pánové, proč vás chci poprosit, já jsem tady navrhoval před Vánocemi usnesení, které bylo: Bod číslo 1 zveřejnit všechny analýzy. Něco se stalo. Bod číslo 2 forenzní audit celé akce od začátku doteď s nějakou predikcí, co tam hrozí.

A že tam ruka ruku myje teď, o tom jsem přesvědčen podle chování Ministerstva dopravy, investora a dalších.

A bod číslo 3 byl, že pokud to bude možné a stihne se to, tak aby na červnové schůzi letošního roku vláda informovala Sněmovnu ústy premiéra Sobotky o tom, jak dopadly výsledky forenzního auditu, a všechny výsledky a celý forenzní audit by měla znát i veřejnost.

Pan ministr u této akce, u vymýšlení této akce, nebyl, tak předpokládám, že nebude mít problém, aby předložil materiál padni komu padni. A teď k vlastnímu usnesení.

Bod číslo jedna toho návrhu by zněl: Poslanecká sněmovna žádá ministra dopravy o zveřejnění všech zpracovaných analýz příčin sesuvu, ke kterému došlo na úseku 0805 dálnice D8 v červnu 2013.